Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Proto poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svou interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Máte slovo.

V této souvislosti připomenu, že jsem tady já již před třemi lety navrhl zákon o referendu, ale vaše vláda mi ho zamítla. A teď vidíme výsledek. Přestože má vaše vláda zákon o referendu v programovém prohlášení, tak jste obelhali voliče a tento váš veřejný slib jste nesplnili. Rád bych slyšel váš názor nejen jako předsedy vlády, ale také jako předsedy sociální demokracie na následující otázky. A prosím odpovězte jen ano ne, nepotřebuji žádné dlouhé nic neříkající řeči okolo, jak je vaším zvykem. Moje otázky zní: Za prvé vy sám přiznáváte občanům České republiky právo rozhodovat o tom, zda budeme, či nebudeme členy Evropské unie? Za druhé a souhlasíte s tím, že také pro referendum by nemělo být žádné povinné procento zúčastněných voličů, kvorum, pro uznání jeho platnosti už proto, že neexistuje u žádných jiných voleb včetně těch, v nichž jsme byli zvoleni my dva? Takže zcela logicky z toho plyne jediné, že jediným, kdo o vystoupení či setrvání může rozhodovat, není vláda ani Parlament, ale jen a jen občané, kteří o vstupu rozhodli. Náš ústavní systém tímto referendem zcela jasně řekl, že o důležitých mezinárodních smlouvách smí rozhodovat právě jen občané, a nikoliv omezená skupina vybraných elit. Myslím proto, že přijímat omezení platnosti referenda počtem zúčastněných občanů je dnes nejen pokrytecké a nefér, ale samozřejmě to není ani demokratické. Kdy tedy vaše vláda přijme ústavní zákon o obecném referendu včetně referenda na základě lidové iniciativy, které umožní v případě zájmu občanů občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách fungování státu? A sám víte, že jestli nezačne projednání ve Sněmovně ihned, tak není již možné časově přijetí zákona do konce volebního období zvládnout. Nevadí vám, že zase podvedete občany? Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení časového limitu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na vaši interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Jako další byl vylosován v pořadí pan poslanec Michal Kučera, který stáhl svou interpelaci.

Ale pana poslance Černocha v tuto chvilku nevidím přítomného v sále, tudíž i jeho přihláška propadá. Máte slovo, pane poslanče. Vážení kolegové, já vím, že máme tady před sebou ještě jiný důležitější bod, a z tohoto důvodu bych chtěl všechny moje dnešní interpelace stáhnout, abych vás tady všechny nezdržoval, a slibuji všem přítomným, že všechny dneska naplánované moje interpelace, i na Andreje Babiše, dvě jsou tedy celkem, budu používat v příštím zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení. Tak, já vám děkuji, pane poslanče a registruji vaše stažení interpelace. Na 15. místě byl vylosován se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Michal Kučera, který ji také u mne osobně stáhl. Nyní jsme vyčerpali přihlášky na interpelace na předsedu vlády a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jiřího Zlatušku, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Ale pana kolegu Zlatušku nevidím v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Následuje se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, můžete přednést svoji interpelaci. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl tuto interpelaci stáhnout, ostatně jako všechny následující mé interpelace v dnešním dni. Já vám děkuji, pane poslanče, eviduji tento požadavek.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Je to vysoce zisková společnost, která poskytuje nadstandardní zdravotní programy.

Proč tato společnost není převedena na mateřskou nemocnici, Nemocnici Na Homolce, které by se zajisté hodily ty příjmy z akciové společnosti? Myslím si, že vy jako manažer nemocnice byste určitě neprodával uvnitř nemocnice vysoce ziskovou společnost.

Pane předsedající, dámy a pánové, no, neprodal, kdybych nemusel.

Je to skutečně v této chvíli celkem zisková záležitost, ale přesně ve chvíli, kdy to převedeme jakoby na tu mateřskou Nemocnici Na Homolce, tak v tu chvíli to přestane fungovat.

Ale rozhodně nemám problém to ještě prověřit. Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Tak tedy máte slovo.

A já si myslím, že jestliže činnost té společnosti byla zisková, není důvod, aby nemohla být zisková i nadále.

Já vám děkuji, pane poslanče. Takže nyní dávám slovo paní poslankyni Nině Novákové, která přednese svou interpelaci na paní ministryni Kateřinu Valachovou.